Děkuji za slovo. Já bych navázal na slova pana ministra.

Já jsem vám v minulém týdnu do vašich emailů poslal protinávrh hlasovací procedury včetně zdůvodnění těch nejdůležitějších změn. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl pohovořit o jedné dílčí agendě, kterou tento tisk, respektive jeden z pozměňovacích návrhů nebo skupina pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat, nese, a to je v podstatě implementace směrnice RED II, která dopadá mimo jiné na obnovitelné zdroje v dopravě. Na úvod bych rád řekl, že je trošku škoda, že ten zákon, byť asi chápu ty důvody, projednáváme teď, protože mám avízo, že dneska, jestli se nepletu, ve 14 hodin proběhne tisková konference zástupců Evropské komise, na které bude předložen návrh směrnice RED III, to znamená dalšího rámce, o kterém se bude jednat nejprve na úrovni Evropy, potom samozřejmě v budoucnu, pravděpodobně v příštím volebním období, to přijde i na implementaci k nám. Je to trošku škoda, protože teď se vlastně bavíme o něčem, o čem tušíme, že se zase v následujících letech ještě změní, a mohlo by to určitě ovlivnit třeba přístup k některým z těch návrhů podle toho, jak uvidíme, jestli toto řešení má, nebo nemá budoucnost. Ale teď zpět k tomuto projednávanému tisku. Velmi mě mrzí, že to nešlo standardní cestou, a to z několika důvodů.

Naše pojetí biopaliv a plnění těch závazků je velmi smutné ze tří důvodů. Za prvé popírá vlastně ekonomickou i ekologickou logiku využívání biopaliv. Biopaliva mohou být velmi žádoucím nástrojem, pokud jsou využívána s důrazem na lokálnost, to znamená, že vzdálenost toho, kde vznikne produkt, který potom zpracováváme, nebo surovina, kterou potom zpracováváme na biopaliva, a samotné místo zpracování a potom spotřeba jsou k sobě nejbližší.

Mluví se o podílu více než 20 %. Já si myslím, že to prostě není správně. My jsme před časem na zemědělském výboru diskutovali o budoucnosti ekologického zemědělství a tam zaznívaly obavy, že ekologické zemědělství nemá takovou produktivitu a my budeme potřebovat v budoucnu strašně moc potravin.

To prostě nedává úplně logiku, a i právě proto mě mrzí, že implementace neproběhla řádným způsobem tak, aby to prošlo připomínkovým řízením, aby třeba Ministerstvo zemědělství mohlo posoudit, jakým způsobem zvolené řešení souvisí a je v souladu se strategií zemědělského agrárního sektoru, a tohle prostě neproběhlo, to nám tam chybí. Třetí věc, která sice je poslední, ale mně vlastně vadí úplně nejvíc, je to, že my tím, že z části technologií, z části přístupů děláme ty privilegované, ty, které upřednostňujeme, tak tím porušujeme princip technologické neutrality. Je to problém a tenhle přístup je nešťastný, protože si tím zavíráme dveře nějakému smysluplnému rozvoji. Když se podíváte na různé modely, predikce a předpoklady, které kolem biopaliv v dopravě nebo kolem obnovitelných zdrojů v dopravě jsou, tak vlastně ve všech, co jsem viděl, se předpokládá, že plnění cílů a využívání obnovitelných zdrojů energie v dopravě bude postaveno na pestrém mixu různých přístupů, různých technologií, různých paliv.

Protože ano, každá ambiciózní politika stojí peníze, to tak prostě je, a my bychom se měli snažit o to, aby, když už to ty peníze stojí a nejsou to jenom peníze z rozpočtu, ale jsou to samozřejmě i peníze z kapes daňových poplatníků přímo při nákupu pohonných hmot tak bychom se měli snažit o to, aby ty peníze byly investovány, použity co nejlépe a abychom směřovali k nějakému co nejintenzivnějšímu rozvoji.

Tam se počítalo s tím, že se biopaliva první generace omezí na polovinu oproti současnému stavu.

Už ani velká část odborné veřejnosti vlastně s biopalivy první generace nepočítá.